Ten pozměňovací návrh ruší některá platná, ale ne dosud účinná ustanovení, která se týkají takzvaného Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí.

Tato změna se podle sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ukazuje momentálně jako nepromyšlená, nesystémová, nelogická, technicky komplikovaně, velmi těžko realizovatelná.

Reálný přínos této změny navíc nebude vůbec žádný. Již nyní Česká správa sociálního zabezpečení poskytuje informace elektronicky celé řadě subjektů, a to jak v rámci resortu práce a sociálních věcí, tak samozřejmě také mimo tento resort, a i nadále pracuje na rozvoji v této oblasti.

Děkuji za pozornost. Děkuji, zaznamenal jsem procedurální návrh.

Děkuji za slovo.

Co se týče konkrétních věcí k pozměnění, tak nejde jenom o tenhle jeden zákon, o příspěvek, podporu v částečné nezaměstnanosti, ale jde i o to, nezapomínat, že společnost je celek a že řada lidí půjde i do nezaměstnanosti jako takové.

K tomu se vztahuje jeden pozměňovací návrh, předkládám ho týká se alespoň mírného zlepšení podmínek nezaměstnaných lidí, registrovaných na úřadu práce.

Samozřejmě, netýká se to propuštění z důvodu porušení pracovní kázně, ale u těch ostatních věcí nám jde o to, aby lidé, kteří se dohodnou, měli šanci na těch 65 %.

Navrhovali bychom takovou postupnost, a protože není jisté, jaký návrh projde, k čemu se vztahovat, tak jsme to navrhli ve dvou verzích.

To je věc, s kterou se potýkají i jiné země, dávají třeba motivační částky, peníze.

Já vidím, že řada poslanců hnutí ANO kroutí hlavou.